Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, budeme pokračovat podle pořadu schůze.

Nikoho nevidím, a proto můžeme podle schváleného pořadu schůze zahájit bodem 210.